Říkali to někteří z předřečníků.

Pro ty se ta situace výrazně zhorší a to je chyba.

Faktická pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Válek. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, prostřednictvím vás k panu Luzarovi. Já bych byl velice opatrný s hodnocením, kdo, kdy a jak privatizoval a kdo jaké měl finanční prostředky na obnovu bytového fondu. Záleží na obci, jak si nastaví jednotlivé parametry. A kdybych měl mluvit o druhém největším městě republiky, tak bytová družstva, která se skládala z nájemníků, měla dostatek finančních prostředků, které dostala zpětně od města na to, aby mohla dělat i ty vaše fasády. To platí i pro kolegy z ODS, protože já předpokládám, že kolega Stanjura myslel privatizaci toho bytového fondu, kterou já jsem privatizoval v období jako primátor, a občanští demokraté jako zastupitelé hlasovali proti ní. Takže každý máme v jiném městě jiné podmínky, a proto podporuji to, co řekl v závěru. Nechme to na těch obcích, nechme to na těch zastupitelích, každý si rozhodne podle svého a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Děkuji.

Já se velmi omlouvám, že zdržuji, ale musím reagovat. Mně se opravdu nelíbí ty poznámky o radách.